Ano, děkuji. Pan zpravodaj závěrečné slovo nežádá. Tím pádem můžeme přistoupit k hlasování.

Dobrý večer ještě jednou. Poprosil bych, pane předsedo, navrhuji ještě ústavněprávní výbor. Registruji. Další návrhy nejsou, takže můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Návrh na zkrácení lhůt nepadl. Tím pádem jsme ukončili první čtení tohoto tisku a já konstatuji, že byl přikázán výboru hospodářskému. Končím bod číslo 49. Děkuji panu senátorovi i panu zpravodaji.